Proto právě bych chtěla, aby se tento bod otevřel na jednání Sněmovny, aby tady bylo zcela jasné, abych i já měla jasné informace směrem k těm lidem, kteří mi o situaci těchto uprchlíků tyto zprávy dávají. Na druhou stranu nadační fond Generace 21 říká, že ze strany ministra vnitra Opravdu je tady velmi špatně slyšet. že ze strany Ministerstva vnitra již mají potvrzeno, že doložili veškeré potřebné informace, které k přesunu těchto křesťanských uprchlíků jsou potřeba doložit. Takže proto bych ráda, aby se Poslanecká sněmovna tímto zabývala, abychom si vyjasnili, jaká ta situace skutečně je. Protože nemám k dispozici úřad, který by shromažďoval informace z jedné a z druhé strany a měl možnost rozhodnout, jak dál postupovat v této situaci. To znamená, že ji nemusím již celou opakovaně zde číst. Žádost těchto lidí byla doložena panu premiérovi, žádost o přijetí 152 pronásledovaných osob z území Iráku na území České republiky.

Tento dokument je společnou žádostí 152 osob, které byly takto vyhnány ze svých domovů bez možnosti návratu v dohledné době.

Takto se ocitli jako cizinci na území obývaném kurdskou většinou, kde se nemluví jejich mateřštinou, nerespektuje se jejich náboženství, kde pociťují, že nejsou vítáni, kde se jim dává najevo, že se s jejich přítomností do budoucna nepočítá, a kde se následkem nestabilní situace v regionu již nyní nacházejí stále v ohrožení života. V táborech ani mimo ně nemohou naplňovat často ani své základní životní potřeby a nevidí perspektivu své další existence. Tato žádost je doložena také přílohami, které mapují opravdu otřesné příběhy těchto rodin a těchto lidí, které nemám nyní prostor zde otvírat.

Děkuji vám za pozornost. Já děkuji paní poslankyni. Nyní prosím další v pořadí, to je paní poslankyně Černochová. Prosím kolegy, kteří si mají co vyřídit, aby tak činili v předsálí a nerušili zde. Prosím, máte slovo. Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, když jsem před vás před týdnem v pátek předstupovala s žádostí o zařazení bodu zpřísnění podmínek pro obchod, kontrolu, nabývání a držení zbraní navrhované směrnicí Evropské komise, většina z vás se tvářila, že tomu rozumí a že můj návrh podpoří. O to větší zklamání jsem dnes zažila z toho hlasování, které jsme zažili všichni před malou chvílí, kdy na základě veta dvou klubů, klubu ČSSD a klubu ANO, se můj bod nedostal na program této schůze. Takže se o to pokouším znovu. A znovu vám opakuji, že tato problematika je velmi vážná. Velmi se dotýká České republiky.

Ale nechápu, jak je možné, že když jsme takto všichni ve shodě, že tento bod nezařadíte. Já si myslím, že je zcela v pořádku, aby náš zákonodárný sbor dal jasný mandát ať už předsedovi Poslanecké sněmovny, nebo premiérovi České republiky v tom smyslu, jaké zájmy České republiky má on před Evropskou komisí hájit. A tady skutečně dojde k zásadnímu porušení občanských práv a svobod. Jak jistě víte, Lisabonská smlouva umožňuje i jednu věc, která má název tzv. žlutá karta.